Děkuji za pozornost.

Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Zdrželo se 8. Návrh byl přijat. Nyní se opět dostáváme do obecné rozpravy. Faktická poznámka by měla být na něco v rámci obecné rozpravy. Bylo by to tak možné? Já vám děkuji. Já se vejdu do těch dvou minut. Je to faktická poznámka, protože vždycky, když přichází procedurální hlasování, tak mu předchází nějaký poměrně dlouhý výklad kolegy či kolegyně z poslaneckých lavic, který fakticky spěje k procedurálnímu hlasování. Takže k paní poslankyni Peštové, prostřednictvím paní předsedající.

Stejně tak tento postup byl deklarován při vzniku vládní koalice. Na poli tripartity i ve vztahu s Hospodářskou komorou jsme se za ty tři měsíce, co jsme ve vládě, setkali taktéž mnohokrát, takže není pravda, že debata o tom neprobíhá, na kulatém stole na Ministerstvu pro místní rozvoj byli zástupci Hospodářské komory, ale pokud je zastávána pozice Hospodářské komory a vybraných subjektů: My chceme Nejvyšší stavební úřad a mít čtrnáct krajských úřadů a naše politická pozice, vládní pozice, je: My tuto změnu nechceme, já nevidím úplně moc kde najít kompromis v těchto dvou odlišných pohledech na fungování státní správy a přenesené působnosti.

Ano, v tuto chvíli jsou protichůdné, což samozřejmě v politice, kdy hledáte nějaký konsenzus, nakonec skončíte tak, že na něčem se prostě nedomluvíte.

Děkuji. Také děkuji. Vaše vystoupení, pane ministře, vyvolalo dvě faktické poznámky. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji.

Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

Vzpomenul také nějaké sezení, které bylo přímo na Ministerstvu pro místní rozvoj, říkal kulatý stůl, kde se účastnil.

Další faktickou poznámku neeviduji, takže se vracíme do obecné rozpravy. Než k ní přejdeme, dovolím si přečíst jednu omluvu.

Pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, dobré odpoledne, kolegyně, kolegové.

Na druhou stranu respektujme to, že každý z poslanců, který se té problematice věnuje, si k tomu v uvozovkách chce a potřebuje něco říct. Bylo to tak stejné koneckonců v minulém volebním období v loňském roce, kdy jsem tu byl v roli zpravodaje tohoto zákona a budu o tom za malou chvíli mluvit. Také jsme se snažili vyjít vám v tehdejší roli opozice vstříc. Jenom třetí čtení bylo několikrát přerušeno, trvalo velkou část jara. Pamatuji si, že mezi prvním a druhým čtením jsme se dohodli vzájemně oba tábory, koaliční i opoziční, na tom, aby lhůta mezi dvěma čteními byla 100 dnů, a tak dál a tak dál.